290. Prosím předsedu a zároveň zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna:

a) předložily neúplné následuje seznam 9 politických stran a hnutí,

a) předložily neúplné 1 politická strana,